Stanovisko pana ministra? Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Přijato.

Stanovisko zpravodaje je nesouhlasné. Stanovisko pana ministra? Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Děkuji. Zamítnuto. Prosím o další bod. Stanovisko výboru je nesouhlasné. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto. Prosím další.